Právní úprava hazardních her je tak roztříštěna do různorodých právních předpisů několika právních odvětví. Spojujícím faktorem je však předmět právní úpravy, kterým je uskutečňování hazardních her.

Shodně s tímto ustanovením pak v § 4 odst. 1 věta první stanovuje, že hazardní hry mohou být provozovány pouze na základě povolení, vydaného příslušným orgánem. A tady jsme u jednoho ze závažných problémů vytýkaných nám Evropskou unií v rámci společného evropského trhu, problému, který musela Česká republika akceptovat a který bude nezbytné z našeho právního předpisu odstranit.

Já některé z vás odkazuji na své vystoupení k vládnímu návrhu zákona, kde jsem vyjadřoval mnohokrát nepochopení nad tím, proč předkladatel, v tomto případě ministr financí, zrovna spotřebitelské soutěže vyjímá a dává jim výjimku.

Tomu se budeme věnovat v rámci vládního návrhu zákona.

Dovolenou formu spotřebitelských loterií, tedy té spotřebitelské soutěže, je totiž možno provozovat na základě pouhého oznámení místně příslušnému finančnímu úřadu. Povolení se tedy nevydává, a ani s tím vláda nepočítá, že by se vydávat mělo, a ve spojení s principem co není zakázáno, je povoleno, dojdeme snadno k závěru, že provozovatelem pak může být jakákoliv právnická a fyzická osoba, která splní v prováděcím předpise stanovené náležitosti oznámení.

Opět se zde projevuje typický prvek v podobě roztříštěnosti úpravy jednotlivých institutů do několika na sebe nenavazujících ustanovení.

Jelikož pod pojmem hazardní hry musíme nutně rozumět i spotřebitelské soutěže, je nutno konstatovat, že se zákaz vztahuje i na tento druh hazardních her. Bohužel je ale zákaz v praxi převážně právě v souvislosti se spotřebitelskými soutěžemi často porušován.

V potaz je rovněž nutno brát možnosti zastoupení stanovené občanským zákoníkem.

Rovněž pojem sázkové hry je zde nutno chápat nikoliv odděleně, ale v kontextu celého odstavce v kontextu celého odstavce pardon, tak jsem něco chtěl zdůraznit a trošku jsem se ztratil v textu, prosím, abyste mi to odpustili... v kontextu celého odstavce, omlouvám se, říkám to potřetí, jeho účelu a účelu zákona. Smyslem tohoto ustanovení zde pouze s ohledem na účastenství na zahraničních hrách je zabránit odlivu finančních prostředků do zahraničí.

Zákaz účasti je stanoven pro osoby zaměstnané v kasinu pro účast na sázkových hrách provozovaných v tomto kasinu. V oblasti kursových sázek je účast na nich zakázána pro osoby oprávněné přijímat sázky u provozovatele, u kterého jsou zaměstnány. Zákaz účasti na kursových sázkách platí i pro osoby stanovující kursy, a to u všech provozovatelů kursových sázek, povolených dle loterijního zákona. Zákaz účasti je rovněž stanoven u sázkových her na sportovní události a koňské dostihy pro osoby, které se přímo aktivně podílejí na těchto hrách, dále na události ve sportovních soutěžích, jejichž jsou účastníky nebo se na nich jinak podílejí nebo kterých se účastní sportovní klub, v němž zastávají funkci.